Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, kolem tohoto návrhu za poslední dva týdny bylo opravdu hodně diskusí v mediálním prostoru.

Ten návrh samozřejmě má své nedokonalosti.

Jsou státy, které toto mají Slovinsko apod. Myslím si, že třeba i otázka lepšího značení potravin, protože informace o původu hlavní složky potraviny dneska zákazník má jenom u hlavních druhů masa.

Jsou firmy, které toho zneužívají, řekněme si to úplně otevřeně.